Děkuji, vážený pane předsedající, za slovo. Vám, kolegyně, kolegové, děkuji za důvěru.

Já z pozice zpravodaje bych snad dodal, že ten návrh byl rozeslán poslancům 10. 6. tohoto roku a byl projednán vládou.

Nicméně za předpokladu, že by tedy souběžně došlo k adekvátnímu snížení objemu výdajů na dotace na sociální služby v příslušné rozpočtové kapitole, jež by odpovídalo rozpočtovým dopadům tohoto příspěvku na péči, tak by vláda považovala navržené řešení za možné, a přijala tedy ve finále neutrální stanovisko.

My jsme očekávali, a myslím si, že jsme právem očekávali, že v tomto volebním období konečně přijde ta tolik očekávaná velká novela zákona o sociálních službách. Volaly jsme po tom v podstatě všechny politické kluby z této ctěné Sněmovny. Bohužel přes veškerou snahu i poslanců, kteří jsou sdruženi ve výboru pro sociální politiku, a i po řadě jednání, která jsme měli nejenom s Ministerstvem práce a sociálních věcí, ale také s Ministerstvem financí k té tolik očekávané velké novele zákona o sociálních službách, v tomto volebním období k ní nedošlo. Mě to mrzí. Ministerstvo práce a sociálních věcí má zřejmě jiné priority, ale jsem rád, že alespoň teď v tuto chvíli se snažíme a je potřeba to brát, že hasíme požár, protože tato novela není tou velkou novelou ale že se snažíme zajistit větší stabilitu ve financování pobytových služeb. A to je potřeba tady zdůraznit. A on to řekl i vážený kolega Sklenák, že to není tak, že bychom pobytovým službám dávali bianko 3,4 miliardy korun, že bychom v tuto chvíli je zase dostávali do nějaké výhody oproti terénním službám a oproti klientům, kteří jsou v domácím prostředí.

Oni nemusejí potom čekat na každoroční politické rozhodnutí vlády, jak nastaví dotace na další rok. A v tom je pointa tohoto návrhu. Také bych chtěl říci některým kritikům, kteří se ozvali na sociálních sítích, že si tady pár poslanců na konci volebního období chce 3,4 miliardy dát do pobytových služeb a že tím naháníme lidi do pobytových služeb: Podle mě je tohle velmi odporná rétorika a takhle to zcela jistě není.

Některé kroky se i v tomto volebním období udály, ale abychom si nalili čistého vína. Jestliže se za posledních osm let zlepšila péče o lidi v domácím prostředí, tak to není zdaleka jenom z toho, co se událo tady v Poslanecké sněmovně, ale velkou snahu v tomto projevily kraje, města a také spousta neziskových organizací. To je potřeba si přiznat. Není to tak, že se zlepšila péče o lidi v domácím prostředí jenom rozhodnutím Poslanecké sněmovny a vlády. My jsme skutečně měli sadu dalších opatření, která je potřeba udělat.

My pro ně musíme mít také odpovídající podmínky a oni si zaslouží stejnou podporu jako lidé v domácím prostředí. Jenom bychom rodinám měli dát co největší možnost, aby si ty lidi mohly nechat doma. Ale nehrajme tady hru o tom, že v pobytových zařízení už ty lidi nebudeme mít a že jim nemusíme zařídit, nebo že bychom jim neměli zařídit odpovídající podmínky. Tedy za klub KDUČSL, my podporujeme tuto novelu, věřím, že tady dneska projde, ale berme to, že to je nějaká první pomoc pobytovým zařízením a že reforma sociálních služeb tímto rozhodně nemůže skončit. Děkuji za pozornost. Děkuji.